Určitě bylo nutné reagovat v rámci tohoto celého balíku právě toho procesního práva na soudní přezkum a soudní přezkum samozřejmě musí být efektivní a včasný, to znamená, s možností soudu změnit třeba i v některých případech rozhodnutí stavebního úřadu, pokud to uzná za vhodné.

To znamená, když stavební úřad obdrží všechny podklady, tak by měl do nějaké lhůty rozhodnout, a stavební úřad záměr posuzuje v řízení jednou a vydává povolení. Takovým pátým balíkem, který bych tady chtěla zmínit, je digitalizace.

Je velmi důležité, aby byla digitalizace procesů i výstupů stavebního řízení a územního plánování. Všechny informační systémy jsou už nyní v zákoně zakotveny a ukotveny a v tuto chvíli v podstatě jsou na něj vyčleněny i evropské peníze, a to jak z Národního plánu obnovy, tak z Integrovaného regionálního operačního programu, což považuju za velmi dobré, protože co si budeme povídat, nic levného to nebude, ale pokud toto se povede, tak to skutečně bude obrovský úspěch, to opravdu zjednoduší všechno, ale na rovinu říkám, že před panem ministrem není úplně lehká úloha.

Že už by měl asi začít, je víceméně jasné, protože takovéto obří výběrové řízení samozřejmě nějaký čas spolkne.

To znamená, tady to bude i tlak na obce, protože oni samozřejmě dneska umí v současném stavebním právu všichni dávat podnět pro nečinnost, takže tady i pan starosta dotčený nebo paní starostka nebo pan primátor, primátorka si to budou muset ohlídat, aby skutečně pak ještě neměli problémy s nečinností úřadu jako takového.

Tak ne.

A co si budeme říkat, dneska každý projektant, který něco projektuje, to má v digitální podobě, už nikdo nemaluje na prkně, takže i pro ně to je samozřejmě zlehčení. Je potřeba tento systém spustit, protože dneska kdybyste to třeba poslali datovou schránkou, tak to jde, ale samozřejmě úřednice nebo úřad datovou schránku vytiskne a přinese to fyzicky vytištěné stavebnímu úřadu o tom to není.

O Národním geoportálu územního plánování už jsem hovořila, takže to skutečně bude o tom, že vydaná platná územní plánovací dokumentace na území celé České republiky bude na jednom místě. Digitálně technické mapy, to znamená, v podstatě ti, co mají na starosti technickou infrastrukturu měly by to spravovat kraje a je to určitě velký plus pro stavebníka, že on uvidí, jaké sítě mu vlastně na pozemku vedou a co všechno musí udělat nebo zrealizovat pro to, aby tam svůj domeček nebo jakýkoliv jiný projekt mohl mít.

Dalším bodem jsou přípojky. Souhrnný pozměňovací návrh zavádí do nového stavebního zákona úpravu, která již byla přijata právě tím OZE 1, a z důvodu jednotného pohledu na věc navrhuje jednotný princip pro všechny přípojky do 25 metrů.

Věřím, že i další ještě dílčí možné pozměňovací návrhy se v určité oblasti energetikou budou zabývat.

Lesní školky, o tom už tady dlouhosáhle hovořil pan ministr, takže věřím tomu, že i to samozřejmě prospěje, a je to také součást nového stavebního zákona nebo souhrnného pozměňovacího návrhu.

Dále je to určitě integrace dotčených orgánů, to znamená zrušení téměř všech samostatných závazných stanovisek.